Vítězná anabáze československých legionářů celou Sibiří jim do tohoto konceptu prostě nezapadá.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že mi tady trochu schází ten, který vlastně inicioval celý tento bod a toto projednávání, a to je místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Očekával bych, že v případě, že se věnujeme jeho výrokům, že tady skutečně bude. Ale platí tady asi to staré české přísloví, že starého psa novým kouskům nenaučíš, a zřejmě ani starého se vší úctou komunistu také nepřesvědčíme o jiných postojích.

A já myslím, že tady je potřeba jasně říci, že není možné vystupovat z pozice vysokého funkcionáře Parlamentu České republiky s názory, které jsou zcela mimo postoje a názory československé zahraniční politiky, ale také Sněmovny samotné. Žijeme ve svobodné demokratické společnosti, což ale neznamená, že by mělo mít zelenou překrucování historie nebo že by měly dostat zelenou různě ideologicky zabarvené výklady české a československé moderní historie. Před necelými dvěma lety jsme si připomínali vznik Československa.

K tomu si nemusíme dávat hodiny moderní československé historie. To prostě je nad slunce jasné.

Už před třemi lety, v roce 2017, kdy jsme si připomínali výročí bitvy u Zborova, tehdejší Poslanecká sněmovna svým usnesením připomněla zásluhy československých legionářů na vzniku Československé republiky. To je potřeba také připomenout. Je potřeba také zdůraznit roli nejenom legií na půdě Ruska, ale i dalších našich československých vojáků v zahraničí, ať už to byli ti, kteří bojovali ve Francii, Itálii a na dalších místech. Všichni ti se zasloužili o budoucí Československo. Je potřeba také zdůraznit a připomenout roli zahraničních krajanů, například volyňských Čechů, kteří se stali členy takzvané České družiny.

Historie má být vykládána, interpretována svobodně, ale a to je důležité musí být vykládána pravdivě. Není možné, abychom tady prováděli různá nesmyslná srovnání. Skutečně musí platit a já tady nechci pokračovat, protože myslím, že velmi fundovaný, odborný pohled historika jsme slyšeli od pana kolegy Žáčka ale není možné, abychom tolerovali vyjadřování, která nesou jednoznačný ideologický, bolševický základ, resp. která nesou něco, co neodpovídá skutečnosti moderních československých dějin.

Je potřeba odmítnout útoky na demokraticky zvolené komunální politiky.

Pokud bychom tyto výroky tolerovali, tak si zahráváme s tím, že se něco podobného skutečně stane normou. A to je i pro mě osobně naprosto nepřijatelné.